Děkuji, pane premiére.

Musím měřit opravdu všem stejně. Poprosím o dodržování času.

Děkuji.

A nyní prosím, pan poslanec se může ujmout slova. Děkuji za slovo, pane premiére, dobré odpoledne.

Mě tohle zajímá, rád bych se na to zeptal.

V té naší pozici, která je k tomu negativní, kde hnutí ANO tady s tím návrhem nesouhlasí, odcituji pro vaši představu moji kolegyni europoslankyni Martinu Dlabajovou, která to označila za ránu českému automobilovému průmyslu, ale taky za ránu pro spotřebitele, pro občany.